Dobře, děkuji. Je zde žádost o odhlášení.

Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Ještě posečkám chvilku na přihlášení... a můžeme hlasovat.

Kdo je pro přerušení? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Jednání o této interpelaci bylo přerušeno.

Ano, přebírám předsedání a zahajuji rozpravu. Pan místopředseda Filip se hlásí, takže prosím. Děkuji.